Děkuji.

Tento návrh byl také zamítnut. Můžeme pokračovat. Prosím.

Nedoporučující stanovisko výboru. Zahajuji hlasování a táži se. Prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím. Já si myslím, že pan zpravodaj poměrně upřesňuje ty pozměňující návrhy. Je to pozměňovací návrh Jany Černochové D1. Děkuji. Stanoviska jsme slyšeli, táži, se zda je třeba je opakovat. Kdo je proti návrhu?

Tento návrh byl zamítnut a můžeme pokračovat.

Já to tedy přečtu přesně.

Stanovisko výboru? Nedoporučující. Pan ministr nesouhlas.

Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat. Sedmnácté hlasování, opět kolega Štětina.

Nedoporučující stanovisko výboru. Pan ministr? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Je to hlasování s pořadovým číslem 349, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 68. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

Doporučující stanovisko výboru. Děkuji. Pan ministr?

Kdo je proti návrhu?

S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat. A F2 pozměňovací návrh.

vypouští se bod 30 a následně se přeznačí. A stanovisko výboru je doporučující. Pan ministr?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Myslím, že jsme se dostali na samý závěr a hlasovali jsme o všech pozměňujících návrzích. Děkuji.